Děkuji a mám tady ještě dvě faktické poznámky. Já budu reagovat na pana ministra. Vidím, že do debaty už se hlásí málo lidí, takže tu nebudeme do devíti hodin, dokdy je jednací den. Nicméně pan ministr uvedl, že předložil Ministerstvu financí návrh na zvýšení platů o 15 %. Já bych se ho naposledy ještě zeptal, jak vypořádalo Ministerstvo financí váš návrh na ono zvýšení 15 %, a zároveň vzhledem k tomu, že se nám snad už bude blížit debata ke konci, tak bych přednesl návrh usnesení.